A mně to přijde, že by se to řešení opravdu najít mohlo, že byste to možná mohl dokázat, pane ministře.

Invalidní důchodci takový průkaz nemají.

Já tím nechci teď říkat všechno, co nejde.

Paní poslankyně, přejete si? Prosím. Děkuji za odpověď.

Co se týče vystavování průkazů, tak tam zase se třeba v tom velkém městě, v milionové Praze, se to řeší, prostě vystavují se průkazy na základě potvrzení nebo se to vydává na základě potvrzení z České správy sociálního zabezpečení, kterou ten člověk samozřejmě občas potřebuje stejně navštívit.

Pane ministře, máte slovo. Prosím. Tak připusťme České dráhy.

Ale znovu říkám, nechci vypadat jako ten, který říká na všechno nejde to, nejde to, ale zatím ze všech těch dostupných informací, které máme, tak skutečně v dané chvíli to nejde.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A za druhé jste v odpovědi slíbil, že cituji: nicméně já bych vám rád řekl, že vedu s paní ministryní financí rozhovory, které byly teď poslední, jak víte, poměrně úspěšné v tom, že jsme se dohodli, že do toho programu kulturní aktivity dostaneme nějaké další prostředky, a já bych tady z těch asi 100 milionů, které tam dostaneme, minimálně uvažoval, že bych takových 4 až 5 milionů mohl uvolnit na tento program národnostních menšin. Konec citace.

Děkuji za odpověď. Ano, paní poslankyně, dovolte mi připomenout, že v souladu s jednacím řádem vám pan ministr odpoví písemně do třiceti dnů.